Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 60. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám.

Budeme se tedy věnovat programu schůze. Měli bychom mít na pořadu smlouvy z bloku druhých čtení a dále body z bloku zprávy, návrhy a další.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem už tady minulý týden zkoušel navrhnout zařazení bodu číslo 1138, což je změna zákona o evidenci tržeb.

A je nesmírně jednoduchý.

Proč?

Já bych vás chtěl poprosit o pět minut našeho času, protože to je zákon, který je extrémně jednoduchý, je to pod číslem 1138, je to jedno hlasování, je to ve zrychleném řízení, kdy ho můžeme v devadesátce dnes schválit. Kdybyste pět minut svého času věnovali těm všem živnostníkům, těm všem podnikatelům, kteří jinak budou ztrácet stovky a tisíce hodin času, který by jinak měli věnovat své činnosti.

Děkuji vám za pochopení jménem všech těch, kterých se týká EET ve třetí a čtvrté vlně. Děkuji panu poslanci Farskému. Teď se hlásí předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Bohužel, je mi to líto, ale musím zklamat kolegu Farského. Pro tento krok nemám pochopení.